Ano, jsou tam citlivá data, jsou tam rodná čísla.

Takovýto registr nemá nikdo jiný na světě.

Nebude vůbec jednoduché se k nim dostat, tak jako nebylo jednoduché se k nim dostat v minulosti.

To je naprostý nesmysl. Nic takového prostě není, nebylo a nebude možné. Nebude možno zavést plnohodnotný systém kontroly kvality zdravotní péče.

Protože chceme kvalitní zdravotnictví. A abychom to kvalitní zdravotnictví měli, potřebujeme mít stejné parametry, které budeme posuzovat napříč zdravotnictvím.

Co dalšího, a co je velmi zarážející, je to, že my v podstatě v současné době ani nevíme, jakým způsobem jsou lékaři nebo i zdravotnický personál v jaké fázi vzdělávání se vyskytují.

My bychom tím bohužel také pozastavili systém elektronizace a digitalizace zdravotnictví.

Naši lékaři a sestry stráví mnohem více času vyplňováním papírů, než aby se věnovali pacientům. A pokud se nám nepodaří prosadit tuto novelu, tak v tom budou pokračovat, a to nám opravdu poděkují. A nejenom poděkují oni, protože pochopitelně je to trápí a za posledních deset let byrokracie nesmírně narostla.

Funguje roky a nebyl nikdy zneužit.

Analýzy budou anonymní. Nebude možné, aby soused se podíval na zdravotní data svých sousedů. To všechno povede k tomu, že se nám snad podaří zefektivnit i zkvalitnit zdravotnictví, a to nejen po stránce personální, což opravdu potřebujeme, ale také po stránce finanční. Proto bych rád a chtěl jsem vás požádat o podporu schválení této novely. Já děkuji, pane poslanče. Připraví se pan poslanec Holeček. Prosím, máte slovo.

Je důležitý z mnoha důvodů.

Podstatné na tomto zákonu je, že by nám měl umožnit zjistit výsledky naší léčebné péče.